Děkuji. Pěkné dopoledne. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Vůbec ne. Vážím si toho, že tady vystoupila a že stanovisko, které zaznělo na výboru pro sociální politiku, zaznělo i tady a také že ho poněkud více rozvedla.

Jsem rád, že tady zaznělo i to, že je potřebná skutečně komplexní revize nepojistných dávek.

Děkuji. Jsme stále v obecné rozpravě. Nemám žádnou přihlášku. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Opravdu jen velice stručně.

To jsou další aspekty, které tady ještě nebyly dnes zmíněny. Chci to pouze připomenout s tím, že už dlouhá obecná rozprava byla. Děkuji vám za vaše zvážení případné podpory toho návratu k předchozí úpravě. Děkuji. Prosím, máte slovo.

S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda upozornila, že jsem sice malého vzrůstu, ale nejsem kolegyňka. Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan předseda Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pouze bych chtěl požádat, až se odhlasují jednotlivé pozměňující návrhy, před závěrečným hlasováním o 15 minut na poradu klubu. Ano, zaznamenal jsem vaši žádost a samozřejmě jí vyhovím. Ptám se znovu, jestli je ještě nějaká přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ano, za navrhovatele paní poslankyně Pastuchová vystoupí se závěrečným slovem. Prosím paní poslankyně a pány poslance o to, aby ve sněmovně byl klid a odpovídající prostředí pro vyslechnutí závěrečného slova. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji. Já už opravdu krátce, protože tady bylo řečeno vše. Opravdu tady jsou dvě verze. Já jenom odpovím prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Kaňkovskému.

Když vrátíme zpátky... Dámy a pánové, prosím znovu o klid, ať můžeme vyslechnout závěrečné slovo.

Takže co je lepší?